No, nicméně já vás nechci obtěžovat.

Není to jednoduchá práce.

Tak mi dovolte ještě jednou na jednu stranu poděkovat, že to tu máme, na druhou stranu vyjádřit lítost.

Možná to vysvětlí, tak to budu rád. Děkuji pěkně. Nyní je s faktickou poznámkou přihlášena paní poslankyně Pastuchová.

Splnili jste, ale druhá strana je, jak jste to splnili. Chtěli jsme to napravit, nepodařilo se to. Když jsme se ptali jako záchranáři na tiskové konferenci pana ministra, jestli to bude stejné, on nám neodpověděl, to je pravda, takže to neslíbil.

Tak já vás všechny prosím, pojďme udělat všichni kompromis. Vracíme se do obecné rozpravy.

My jsme tady tento návrh na tuto problematiku tedy na ministerské úrovni zpracovali.

Ten návrh je tedy nyní dopracován.

Není to nastavení spravedlnosti, to není možné, ale je to určité narovnání. Takže to je tento pozměňovací návrh.

Děkuji za pozornost. Také děkuji. Další přihlášený do obecné rozpravy je pan poslanec Kaňkovský.

Ještě než se vrhnu na představení čtyř pozměňovacích návrhů, které budeme předkládat v podrobné rozpravě, ještě krátce k debatě, která tady proběhla. Musím říci, že jsme nediskutovali jenom tady, ale diskutovali jsme vlastně mezi projednáním ve výborech i s kolegy, a to jak v rámci koalice, tak v rámci opozice. Musím říct, že si velmi vážím toho, že po těch velmi emotivních vystoupeních a určité bitce, která tady probíhala v minulých měsících, se diskuse vrátila do věcné roviny. Diskutovali jsme i s těmi, kterých se to týká. Mimo jiné z toho také vyplynul jeden pozměňovací návrh, který následně představím. Pokud se týká toho, co tady zaznělo, že vlastně něco těm záchranářům bereme: jsem osobně přesvědčen, že jim nic nebereme, nastavujeme trošku jiné podmínky.